Důvody předložení tohoto návrhu bych ráda objasnila. Pro jeho přijetí hovoří vedle příznivého ekonomického vývoje především dosavadní výsledky hospodaření obcí. S prostředky, které mají k dispozici, zacházejí samosprávy až na výjimky efektivně a na rozdíl od státu jen zřídka vrší dluhy.

Když je nyní druhý důchodový pilíř bourán, mělo by podle mého názoru dojít k navrácení prostředků, a to právě do obecních a samozřejmě i krajských pokladen. A přesně to je cíl, který tento pozměňovací návrh sleduje. Vedle vládou navrhovaného posílení rozpočtu, o jehož potřebnosti, a to chci zdůraznit, nepochybuji, by mělo také dojít k doplnění obecních pokladen. O tom, že to je reálné z pohledu státního rozpočtu na příští rok, nemám nejmenší pochybnost. Nemám ji ani o tom, že si obce s těmito prostředky dovedou velmi dobře poradit, a to ve prospěch svých obyvatel. Já děkuji, paní poslankyně. Toto byla závěrečná slova k obecné rozpravě a já nyní otevírám podrobnou rozpravu, kde s přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Stanjury, ale ještě předtím faktickou pana poslance Bendla. Dobře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Určitě, pane poslanče.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Také děkuji.

Ale celý červenec a srpen jsme sledovali, jak na orloji chodili jednotliví ministři za ministrem financí a zvyšovaly se výdaje.

A když se od června do září našlo 20 mld. a mnohem nižší částka, kterou navrhujeme do rozpočtů měst a obcí, o té částce se říká, že na to peníze prostě nejsou.

Děkuji. Také děkuji, paní místopředsedkyně.

To znamená nejenom, že se povedlo dodržet původní úmysl, aby kraje dostávaly stejně, ale řádově o 1 mld. ročně se výnos pro všechny kraje dohromady zvyšoval.

Poslední velká novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla výrazně diferencované efekty mezi jednotlivé obce České republiky v důsledku změny vah a použitých přerozdělovacích kritérií.

A právě tato velká města velmi často zajišťují veřejné služby nejenom pro své občany, ale i pro občany okolních obcí.